Další má otázka, která z toho plyne, je, zda má pan ministr analýzu, která vyvrací obavy například Dana Hůleho, že snížení důchodu pouze přelije požadavky z důchodového systému na sociální pomoc. Jak to bude?

A jen dodávám, že pokud takovou analýzu máte, tak byste ji měli zveřejnit, protože i když se tomuto tématu věnuji, tak jsem doposud žádnou podobnou studii z Ministerstva práce a sociálních věcí neviděla.

Já bych na závěr chtěla znovu zopakovat to, co se vládní koalice bojí říci nahlas.

Cituji doslova: